Co mě tady trošku v pátek i dnes zarazilo, byla, pane premiére, vaše argumentace.

A podle tohoto nařízení je v konfliktu i ten, kdo má na čerpání dotací ekonomický zájem a kdo se současně podílí na plnění rozpočtu.

A to si myslím, že je klíčová změna celé situace.

Co bychom bez těchto záležitostí dělali. Témata máme.

Opakovaně jsme navrhovali a navrhujeme upravit důchody, zvýšení důchodů pro maminky, které měly děti, zvýšení vdovských důchodů, dřívější odchody do důchodu pro rodiče, kteří vychovali děti.

Ano, to se nám daří.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Seznámím vás nyní s omluvami.

Na řadě je ve všeobecné rozpravě pan poslanec Adamec jako zatím poslední přihlášený.